Děkuji, pane místopředsedo, za zjednání klidu. Já se vás pokusím, kolegové, zejména z koaličních lavic, přesvědčit, abyste tento návrh pustili do druhého čtení.

Spotřebitel se v půlce obrátí na finančního arbitra a v druhé půlce se obrátí na ombudsmana ČAPu České asociace pojišťoven.

A my jsme to sjednotili, že všechny ty případy spadají pod ERÚ. Další věc, o kterou se to rozšiřuje, je penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření, zase logický nějaký finanční produkt, kde lidé mají nějaká očekávání, že když tam je nějaký problém, na koho by se mohli mimosoudně obrátit finanční arbitr.

Stanovisko vlády je neutrální, jak jsem si přečetl. Přečtu první bod, nechci zdržovat: